Teprve poté mohu vyhlásit návrh na předsedu té komise a tam musí zase mezi naší komisí a samotnou volbou uběhnout 24 hodin. Pokud bychom tu lhůtu nechali až na příští týden na pondělí nebo úterý, už bychom předsedu té komise nestihli zvolit v příštím týdnu, nepracovala by, bylo by to až od ledna.

Ale opakuji, na tom se musí dohodnout předsedové politických frakcí. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám příjemný podvečer. Hezký večer. Také děkuji.